Já vám děkuji, paní zpravodajko. Jenom pro poslance, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou.

Nyní musíme rozhodnout hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. A budeme tedy hlasovat, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto tisku. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan poslanec Kubíček se svým návrhem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak obligatorně navrhuji zkrácení doby na vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Děkuji. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut. Kdo je proti? Hlasování 23, přihlášeno 101, pro 65, proti nikdo . Tento návrh byl schválen. Já otevírám obecnou rozpravu a jako první je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Omlouvám se, 65 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Tak, paní poslankyně, máte pět minut. Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě velmi zásadně podporuji návrh, který předložila paní ministryně. Zásadní krizová opatření znamenají omezení kontaktů mezi lidmi, to je v oblasti veřejné správy přechodné fungování především elektronickým způsobem a omezení osobního kontaktu s klienty jen na nezbytně nutnou míru. K naplnění těchto požadavků v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči směřuje pozměňovací návrh, který předkládám a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

To je velmi důležité pro spousty dalších lidí.

Tedy jestliže člověk bude žádat nově nebo se mu finanční situace zhorší a měl by nárok na zvýšení.

V současné situace ale se obávám, že je to nemyslitelné. I na úřadech práce většinově pracují ženy, které mají doma děti. Obávám se, že pokud neuděláme potřebnou úpravu, tedy neodložíme toto posuzování, může být ohrožena výplata tohoto příspěvku na další období. I když sociální výbor mnou předložený pozměňovací návrh nepředložil, znova prosím o zvážení všech souvislostí a dopadů současně platné úpravy a toho, jak můžeme pomoci lidem. Jedná se o ty nejpotřebnější, o ty nejchudší, jako jsou například samoživitelky, ale jedná se také o zaměstnance úřadů práce. Vzhledem k omezené době podrobněji pozměňovací návrh vysvětlím v podrobné rozpravě. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo. Velice stručně.

Takže je to čistě možnost pokračovat v tom zjednodušeném dokládání nároku na ten příspěvek na bydlení a přídavek na dítě.

Ještě jednou. Celek toho návrhu zákona z Ministerstva práce je velmi potřebný. Já si dovoluji ten technický návrh, abychom to nemuseli za dva měsíce hlasovat znovu. Předem děkuji za případnou podporu. Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Děkuji za slovo, pane předsedo.